A nyní tedy připomínám, že Poslanecká sněmovna souhlasila s omezením řečnické doby na 10 minut s tím, že v rozpravě může každý poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Do ní je nyní s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Mašek a následují přednostní práva. Následuje konkrétně pan předseda Okamura s přednostním právem. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, zvolil jsem tuto formu faktické poznámky k tomu, abych vůbec mohl načíst legislativně technickou úpravu k svému pozměňujícímu návrhu, který jsem načetl ve druhém čtení.

Děkuji.